Vysokoškolsky vzdělané ženy dokonce o 29 % méně než muži, což je rozdíl 15 tisíc hrubého měsíčně.

A další věci bychom mohli citovat.

Děkuji za čas. Pan poslanec Dolínek.

Ale jedna věc byla absolutně nefér, a to říkat, kde sídlí organizace, které o něco žádají.

Proto prosím, neberme, kde mají svá sídla, berme, kde realizují projekty. Je to důležitější. Faktická poznámka, pan předseda Bartoš.

Velmi mě mrzí, já se těch akcí často i účastním, protože mě téma zajímá, myslím si, že rovnoprávnost je pouze deklarativní, není skutečná. A když jste hovořil o tom, že vyšla nějaká brožurka, já se schválně podívám do systému sněmovny, jestli to tam najdu, kolik stála ta naše slavná kartička ke 100 letům zasedání sněmovny v počtu 200 poslanců v krásném obalu a jaký byl její informační přínos pro mě, nebo třeba pro vás, když hovoříme o materiálech a nákladech na informační letáky. Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo.

Chtěla bych se neziskového sektoru zastat, protože neziskový sektor, občanská společnost dělá obrovskou práci.

Myslím si, že kdyby třeba i ostatní příjemci státních peněz byli pod takovým drobnohledem, pod jakým jsou právě neziskové organizace, tak by to bylo jenom ku prospěchu věci, protože oni opravdu nejenom ve výročních zprávách, ale ve všem, co dostanou, musí do posledního haléře dokladovat.

Děkuji za slovo. Domácí násilí, ano, je velké téma. A já nezastírám, že toto téma se musí řešit. Musí se řešit. Je to velké téma. Že tyto neziskové organizace, které jsem jmenoval, se za to jenom schovávají, loni jsem byl napadán, a vůbec se domácímu násilí nevěnují. To je to, co jsem k tomu chtěl říct.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. My už jsme to probírali na sociálním výboru.

Protože rozhodně ženy nebudeme chtít, aby pracovaly v hornictví. To je jeden problém. Druhý problém je, že jsou tam extrémní skupiny dobře placených úředníků, což je v bankovnictví. A když jsme si to potom probírali s dotyčným pánem z vládního výboru, tak si myslím, že by se to mělo trošku narovnat, ta statistika. Hovořím i z toho důvodu, že ve zdravotnictví v sociální oblasti máte tabulkové platy a tam ty rozdíly fakt nejsou takové. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.